A teď potraviny.

V důsledku této extrémně vysoké inflace české domácnosti rekordně chudnou.

Pomoc, kterou představil doposud, očividně nefunguje. Rekordní růst cen ohrožuje nejen příjmově nejslabší vrstvy obyvatelstva, ale je zasažena a už to dneska přiznávají i experti, podívejte se na sociální sítě, na názory ekonomů, expertů již také střední příjmová vrstva obyvatel této země. Fenomén růstu cenové hladiny je možné sledovat nejen v České republice, ale také v okolních zemích.

Tento generální pardon výrazně pocítili všichni čeští spotřebitelé. Návrh na snížení DPH se potom podle čísel podle Českého statistického úřadu projevil jednak snížením cen elektřiny o více jak 16 %, plynu o více jak 11 % a mělo to logicky dopad i na inflaci, která se tedy snížila o 1 procentní bod.

Tyto země jsou v míře nárůstu inflace na tom lépe než Česká republika.